Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Zatím vás chci informovat, že pan poslanec Adam hlasuje s kartou číslo 20 a pan poslanec Rykala s kartou číslo 31. O omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: paní poslankyně BebarováRujbrová zahraniční cesta, paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Fiala rodinné důvody, pan místopředseda Gazdík od půl třetí osobní důvody, paní poslankyně Golasowská osobní důvody, pan poslanec Kádner rodinné důvody, pan poslanec Komárek z dopoledního jednání zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica zdravotní důvody, paní poslankyně Marková rodinné důvody, pan poslanec Josef Novotný od desáté hodiny pracovní důvody, pan poslanec Okleštěk zdravotní důvody, pan poslanec Šenfeld z dopoledního jednání rodinné důvody, pan poslanec Šincl zahraniční cesta, pan poslanec Vácha pracovní důvody, paní poslankyně Válková zdravotní důvody, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody, pan poslanec Ženíšek pracovní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chovanec do 11. hodiny pracovní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Ťok pracovní důvody a pan ministr Jurečka do desáté hodiny rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Pan poslanec

Prosím, máte slovo.

Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi poprosit o následující věci týkající se pořadu dnešní schůze.

Jedná se o sněmovní tisk 414, třetí čtení. A dále prosím o pevné zařazení bodu 30, je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 512, prvé čtení, na dnes po třetích čteních. Je to v podstatě transpozice evropské směrnice, zvyšování daně na tabák. Děkuji. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolím si navrhnout také jednu změnu pořadu schůze, a to vyřazení bodu 11, což je vládní návrh zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, sněmovní tisk 408, z této schůze.